Děkuji za slovo, pane předsedající.

Návrh zohledňuje zejména škodlivost jednotlivých druhů her. Navržené sazby jsou nastaveny tak, aby neměly likvidační dopady na provozovatele hazardních her, čímž by nemělo dojít k rozvoji nelegálního trhu.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

To jsou ty oblasti, které jsou nejméně zasažené situací teď u covidu, kde ten propad je nejmenší, to znamená, že tam nehrozí, za prvé, v situaci, kdy křivka výběru se nám zastaví a už potom se větší výběr nedává a odcházejí nám potom do ilegality, a druhá věc, je to i přiblížení evropským průměrům.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, velká omluva a děkuji.

K daňovému balíčku sociální demokracie má jednu zásadní změnu, a to jest pozměňovací návrhy, které podal náš předseda Jan Hamáček. Díky jeho nepřítomnosti, protože je nemocný na covid, což víte, budu potom následně se přihlašovat k těmto pozměňovacím návrhům. Sociální demokracie dlouhodobě podporuje zrušení superhrubé mzdy, aby zůstalo v peněženkách více peněz především lidem s nižšími příjmy. Nedává však smysl v této době snižovat daně bohatým a dál rozevírat příjmové nůžky a prohlubovat rozdíly ve společnosti. K tomu by vedl návrh premiéra Andreje Babiše na zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazby daně z příjmů 15 a 23 % s dopadem 70 až 90 miliard korun na státní rozpočet. Mimochodem, Ministerstvo financí navíc dosud nepředložilo návrh, jak tento výpadek nahradit.

Dlouhodobě se zvyšují příjmy, ale sleva zůstává roky stejná, takže přestala plnit funkci tlumiče tvrdosti daní pro nízkopříjmové skupiny. Druhý návrh jsou dvě sazby daně z příjmů, a to 19 a 23 %. Budou citelný bonus pro zaměstnance.

Chci upozornit, že to je pětkrát méně, než navrhuje premiér této země, bavím se, pětkrát menší zatížení rozpočtu České republiky na další období. Když si uděláme krátký součet, tak pokud by se panu premiérovi podařilo prosadit zrušení superhrubé mzdy za jeho podmínek, to znamená 15 a 23 %, stálo by Českou republiku až 94 miliard korun.

Každopádně už jenom těchto pár položek je minus 174 miliard do rozpočtu České republiky.

Znovu zdůrazňuji, že návrh premiéra znamená desítky miliard korun pro bohaté, kteří však mají tendenci peníze navíc šetřit, takže nelze čekat pozitivní efekt pro hospodářství. Tímto bych vás chtěl požádat o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů. Třetím, nebo druhým sociálním demokratem, který je nepřítomen a má podaný pozměňovací návrh, je kolega Václav Votava, který podal pozměňovací návrh, který v oblasti daní a některých dalších zákonů řeší zdanění, to znamená, výše sazeb u daní z loterií, kurzových sázek atd. Toto zvýšení sazeb podle § 4 je navrhováno tak, aby nemělo likvidační dopady na provozovatele uvedení her, čímž by nemělo dojít k rozvoji nelegálních trhů. Tímto návrhem se zachovají pouze dvě úrovně zdanění. Tato úprava zdanění hazardních her by měla do veřejných rozpočtů přinést dodatečných cca 200 milionů korun ročně. A ty sazby by se měly měnit následovně: a) 35 % pro dílčí základ daně z loterií zůstává;

Vše, co jsem četl, je v § 4 Sazba daně, sazba daně z hazardních her. I k tomuto pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.